Pak se ale nemůžete divit, že veřejnost naši práci nemůže chápat jako prestižní. A já apeluji na svědomí vás, kteří jste byli hrdi na svoji práci mimo politiku a neumíte si představit, že byste se v té práci takhle chovali, abyste se chovali úplně stejně k výrobku, který teď máme odevzdat do právního řádu. Jestli jste přesvědčeni, že to je špatně a že se to musí opravit, nemáte právo pro něj hlasovat za předpokladu, že jste se tak nechovali i ve svých minulých zaměstnáních. A já ho také dorazím, protože mám ambici tento bod, který je přerušen, upřednostnit před dohodou o skončení ve 14 hodin, takže budu pokračovat v té debatě, protože to byly dvě dohody.

Faktická poznámka pana kolegy Plzáka ještě předběhne řádnou přihlášku pana kolegy Černocha. On to vydržel už jednou, že posečkal přes to přerušení.

Přihlásil jsem se o slovo, protože jsem byl osloven. Věřte mi, prostřednictvím pana předsedajícího, že mám s tím veliký vnitřní problém a přemýšlel jsem, k čemu to přirovnat, a pak jsem si říkal, že vy mě určitě pochopíte, protože jste musel stejně trpět, když jste v roce 2002 třeba hlasoval pro změnový zákon, který doprovázel tehdejší zákon o státní správě, který vlastně říkal, že ministr nemusí mít lustrační osvědčení. Takže mě pochopíte. Děkuji panu kolegovi Plzákovi i za dodržení času. Slovo má pan poslanec Marek Černoch, připraví se paní poslankyně Radka Maxová. Pane poslanče, máte slovo.

Proč se tohle vlastně všechno řeší? Protože v té chvíli se za prvé říká, a je to ostuda, že víme, že se předkládá špatný zákon a že to bude nějakým způsobem fungovat. Za druhé, co to znamená pro ty skupiny, kterých se to bude dotýkat? Za další je tam pak i nějaká forma možné korupce?